Děkuji za slovo.

Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, je to asi oficiální politika vlády, kdyby ovšem nebylo argumentováno lží, a to v tom, že se podařilo zabránit budoucím metanolovým aférám, opakování metanolové aféry. Protože metanolová aféra neměla vůbec nic společného s domácím ani s pěstitelským pálením lihovin.

Stačí to, že naše předpotopní legislativa dělá z lidí, kteří jsou schopni si vypěstovat nějaké ovoce a potom ho náležitě doma zpracovat, kriminálníky, daňové podvodníky. Nedělejme z nich prosím ještě potenciální vrahy. To byl poslední řádně přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem. Má zájem?

Já také věřím, že Poslanecká sněmovna nechá v klidu hovořit zástupce horní komory Parlamentu.

To jenom reaguji na určitou výtku, že ten pozměňovací návrh Senátu nesnižuje zdanění práce.

Já vás, pane senátore, ještě jednou přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid, a to zleva doprava i zprava doleva. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu senátorovi.

Zagonguji. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. A jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování číslo tři sta šedesát jedna. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Usnesení přečtu, až bude ve Sněmovně dostatečný klid.

Ještě počkám.

Děkuji.